Ministryně obrany, jak už jsem říkal, paní Černochová nás opakovaně ujišťuje, že přítomnost ozbrojených sil USA podle této dohody bude podléhat schválení Parlamentem. Když se podívám do dohody samotné, nic o odkladu uplatnění té dohody tam ale nevidím.

Tedy pak už platí automaticky vše, co je v ní napsáno. Žádný odklad. Je zde enormní riziko, že po ratifikaci vláda potichu umožní USA podle dohody postupovat a nic dalšího už Parlament ke schvalování nedostane.

Američtí vojáci už tam na dvou místech jsou.

Nestačí slovní ujišťování od ministryně nebo jiných členů pětikoalice, když tedy pominu tu z našeho pohledu nedůvěryhodnost toho slovního ujišťování. Vždyť jste slibovali před volbami, že nebudete zvyšovat daně teď je zvyšujete plošně všem. Tak jak se tomu má věřit?

Pro Českou republiku je také mimořádně nevýhodné, aby dohodu nebylo možné předložit žádnému soudu, ani vnitrostátnímu, ani mezinárodnímu. Tato pasáž by se měla změnit a hlavně třeba změnit tu dobu sjednání z nevypověditelných 10 let na možnost výpovědi v horizontu měsíců, jinak tato dohoda zavazuje i několik dalších vlád.

A když se podíváte na světovou scénu, tak ty pohyby jsou tam značné.

Jinak je potřeba také tuto dohodu podle našeho názoru vnímat i v souvislosti s vládou navrženou novelou ústavy, konkrétně čl. 43 ústavy, který se týká obrany našeho státu. A tímto bych chtěl také podle § 63 dát návrh na odročení projednávání tohoto bodu na neurčito.

Jako Česká republika je suverénní země a občané nám píší, řada občanů píše, zdali je to vůbec v souladu s ústavou?

Ale tak to jenom takhle komentuji prostě, protože je potřeba si tohleto říct.

A nově chce vláda do ústavy vložit větu, jdeli d) o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky.